A tak máme před sebou sjednocený požadavek dvou skupin zástupců osob zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů zdravotně postižených promítnutý tentokrát v návrhu Senátu. Dovolím si proto ještě uvést před hlasováním některá fakta v číslech, která nelze zpochybnit.

Já se omlouvám, pane poslanče. Já vám děkuji, pane předsedo, ale myslím si, že to je zbytečné.

A nyní ještě pár informací, abyste byli v obraze.

Musím konstatovat, že příspěvek státu se neřídí tím, koho upřednostnit.

Proto bychom měli tyto upřednostnit, neboť ztrácí na možnosti mít solidní starobní důchod. Na druhé straně u invalidních důchodů 3. stupně se i nezaměstnanost započítává jako odpracovaná léta, ale tam ta podpora naše je nejvyšší. V podstatě stát neovlivňuje výši příjmů osob zdravotně postižených. Jen stanovil minimální a zaručené mzdy a platy. Hradí však jejich náklady ve výši 75 %, nejvýše však do zákonem stanovené právě diskutované výše. Za méně produktivní invalidní důchod 3. skupiny má však zaměstnavatel vyšší přepočet ukazatelů pro náhradní plnění s možností snížení výše své daně a to je to zásadní, to je, oč tu běží.

Já vám jen přeji při hlasování šťastnou ruku a děkuji vám těm, kteří poslouchali za pozornost. Jelikož toto bylo zřejmě mé poslední vystoupení z tohoto místa, čehož jsem si vždy velmi považoval, přeji vám na rozloučenou hodně štěstí, zdraví a úspěchů. Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr financí. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, to, co teď řeknu, v žádném případě není útok na zdravotně postižené. Děláme pro ně málo. Měli bychom to dělat systémově, a ne salámovou metodou a nepřímo. Já jsem byl jediný ministr vlády, který hlasoval proti zvyšování minimální mzdy, protože jsem si vědom všech důsledků, které to bude mít. Dopad na státní rozpočet, pokud budete hlasovat pro senátní verzi, je půl miliardy. Dovolil bych si upozornit, že v návrhu státního rozpočtu na nic takového není pamatováno. A chtěl bych upozornit zejména poslance sociální demokracie, že pokud trvají na tom, že se budou zvyšovat platy v tom rozsahu, který navrhují, že hlasování pro takovéto požadavky dělá ten jejich návrh naprosto, ale naprosto nerealistický. Děkuji za pozornost. Dále do rozpravy?

A my tím vlastně ten trh práce podporujeme. Podporujeme to, aby ti lidé byli zaměstnáni v chráněných dílnách, a ne aby jenom seděli doma a pobírali invalidní důchody. A to si myslím, že je docela důležité. Protože předtím byla krize a všichni jsme tak nějak akceptovali, že se platy ve veřejné sféře nezvyšují, že se nezvyšovala minimální mzda. Ale budiž. Ale teď jsme v období ekonomického růstu, takže já si nedovedu představit, že bych jako členka vlády nenavrhovala růst minimální mzdy.

Fakticky pan ministr financí.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jenom zopakuji argumenty k té minimální mzdě. Jednou z těch konsekvencí je právě to, co dnes projednáváme. Na trhu práce už jsou jenom lidé, kteří pracovat nechtějí, kteří pracovat nemohou, anebo kteří se pohybují v šedé ekonomice.